To byly omluvenky.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování 58. Přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro 83, proti 7. Návrh byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.